Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Koníček, připraví se paní poslankyně Chalánková.

Jak jsem řekl, před tři čtvrtě rokem nebyl schválen vůbec program schůze, ale v rozpravě k programu vystoupil pan premiér Sobotka a řekl, že je připraven s takovou informací vystoupit na následující schůzi Sněmovny. To bylo na 13. schůzi.

A ještě mi dovolte navrhnout přeřazení bodu číslo 8, sněmovní tisk 144, o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, hned za bod číslo 1 o ochraně veřejného zdraví, tedy aby se z bodu 8 stal bod 2. Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, dovolím si navrhnout vyřazení bodu číslo 12, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, protože tento zákon ještě nebyl projednán výborem sociálním a je tam zatím jeho jednání přerušeno, tak bych poprosila tedy z této schůze jej zatím vyřadit. Ano, bod 12. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze.

Ještě přivolám případně kolegy z předsálí.

Pokud netrvá někdo na odděleném hlasování? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly přednášeny od jednotlivých poslankyň a poslanců.

Ony spolu souvisí, takže můžeme jedním hlasováním.

Pan předseda Kalousek nic nenavrhoval.

Kdo je proti?

Pan poslanec Koníček navrhoval dvě změny.

Kdo je proti?

Kdo je proti?